Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás velice stručně seznámil se stanoviskem našeho klubu. Důvod, proč stojíme za verzí Senátu, je ten, že se domníváme, že filozoficky jde správným směrem, a právní debata o tom, jaké by to mělo důsledky, je skutečně debatou právní a je to do velké míry i otázkou, řekněme, vůle a interpretace stávajících zákonů tak, jak existují. To znamená, ty důsledky by jednoznačně nemusely být natolik, řekněme, drastické, tak jak zde byly prezentovány panem vicepremiérem Havlíčkem. Nicméně stále platí to, co zde zaznělo při předchozím projednávání toho zákona především ve třetím čtení, kdy my jsme jednoznačně řekli, že za tou normou stojíme, že souhlasíme s principem prověřování zahraničních investic.

Takže myslím, že jsem velice stručně nastínil, jak budeme hlasovat. Děkuji za pozornost. Děkuji. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nemá ani pan ministr, ani pan senátor.

Děkuji za slovo. Prověrka NBÚ maximálně posune rozjezd investice o 75 dnů. To znamená, pokud je to bezpečný investor, tak prověrku NBÚ dostane. Pokud tento investor nesplňuje kritéria zákona 412, tak tuto prověrku prostě nedostane. A to je vše.

Děkuji.

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.